Dobrý večer všem. Nyní prosím pana poslance Hájka s faktickou poznámkou. Mně to nedá nezareagovat.

S panem Topolánkem. S panem Topolánkem!

Pomáhat naší bezpečnosti.

Takže to je celé.

Prosím, pane poslanče.

Nehoráznost! Já tomu docela rozumím. Ale my takoví nebudeme.

Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Hájka.

Nebyla jiná možnost.

To není pravda! A že mně komunisté dovolili studovat jedině Vysokou školu báňskou a být horníkem, no tak bohužel byla taková doba.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl distancovat od toho, co se stalo před Poslaneckou sněmovnou.

Já bych chtěl z tohoto místa vyzvat všechny demonstranty, aby umožnili i důstojný odchod, až tady skončíme, všem poslancům a členům vlády bez ohledu na to, jestli s nimi souhlasí, nebo ne. A aby se zdrželi takovýchto nepřijatelných úkonů. Prosím, mějme úctu i ke svým oponentům.

Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vládo, kolegové poslanci a kolegyně poslankyně, já odmítám v téhle Sněmovně si brát faktické poznámky, protože slouží něčemu jinému, než čemu má faktická poznámka sloužit. Myslím, že se musíme naučit, abychom skutečně se drželi vždycky věci a třeba teď i se drželi té věci, která se týká téhle vlády. Já budu se snažit být pokud možno velmi stručný. Chci říct, že jsem z rodiny, ve které je důstojník české armády. A jsem přesvědčený, že v současné době té armádě věnujeme málo pozornosti a že zdaleka nežijeme v době, kdy bychom tu armádu nepotřebovali. To znamená první věc, která je. Tak prosím vás, zkusme se na to podívat s pohledem do budoucna. A i až budeme schvalovat rozpočty, které tady budeme schvalovat, tak se zaměřme tímto směrem. Já jsem prostě přesvědčený, že tohle potřebujeme. Nicméně na úvod v té další řeči musím říct, že nepodpořím tuto vládu právě proto, že jsou tam komunisté. Ale teď řeknu proč. Oni měli spoustu příležitosti se omluvit, ale neomluvili se ani v rámci mé rodiny.

Jedenáct let za to dostal.

A čekal jsem na to celou dobu. Byl jsem i hejtmanem Jihomoravského kraje a příležitostí měli komunisté dost, aby se za tyto věci omluvili.

A já k tomu řeknu jenom jednu věc a jednu myšlenku, protože nechci napadat vůbec nikoho. Jenom chci říct, že tady toto hnutí by si mělo pamatovat, že pravdu nevymažete.